Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

F25 stanovisko garančního výboru je kladné. Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování číslo 90. Kdo je proti? Děkuji vám.